A teď jde o to, kdo to bude, nebo nebude kontrolovat, jestli se nad tím budou, nebo nebudou zavírat oči, ale tak, jak to přijímáme, prostě některé služby, například ve zdravotnictví, nebude možné zajistit. Také děkuji. Dovolím si reagovat.

Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Adámková, připraví se pan poslanec Mašek. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

A my tady hovoříme o zdravotnictví, kterému si, troufám tvrdit, že tedy všichni zúčastnění rozumí?

Domnívám se, že toto není úplně nejšťastnější cesta, pravděpodobně ani nevím, jak tedy s těmi odbory, protože to, co mně chodí do mailu, jsou úplně jiné informace, než jste říkal vy. Také děkuji. Nyní je na řadě s faktickou poznámkou pan poslanec Mašek a připraví se pan poslanec Kaňkovský. Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo.

Ti lidé to nebudou moct fyzicky odpracovat a v tom bude ten problém. Oni budou nenahraditelní a tohleto si tady teď schvalujeme. Proto jsme se snažili tady požádat třeba i o ty 24hodinové směny, které to částečně řeší, a snažili jsme se, a za to jsem rád, že se tam podařilo nějakým způsobem přechodně navýšit počet možných odpracovaných přesčasových hodin. Čili ta snaha tady byla, za tu děkuji, to upravit, ale přesto úprava směrnice není dostatečná na to, abychom to zvládli podle zákona, který teď budeme přijímat, nebo podle směrnice, kterou budeme implementovat. Děkuji. Nyní je na řadě pan poslanec Kaňkovský a připraví se paní místopředsedkyně Richterová. Prosím, pane poslanče. Ta diskuse samozřejmě, která se týká zejména zdravotnictví, ale určitě bychom našli i další obory, je zcela jistě závažná.

Musím ale pochválit jak vedení Ministerstva práce a sociálních věcí, tak Ministerstva zdravotnictví, že nezůstali s rukama v kapsách a že vlastně teď do toho druhého čtení jsme doopravdy horečnatě společně i s paní předsedkyní zdravotního výboru, paní kolegyní Zdeňkou Němečkovou Crkvenjaš, přemýšleli, co ještě by bylo možné v tomto směru udělat, a skutečně jsme po dohodě obou ministerstev a obou ministrů dospěli k pozměňovacímu návrhu, který potom představím, který dá legální možnost navýšení přesčasové práce ve zdravotnictví alespoň na přechodnou dobu pěti let.

Musíme se s tím nějakým způsobem popasovat. Vždycky pro toho manažera zdravotnického zařízení zůstane prioritní zajistit péči o naše pacienty, ale velmi rádi bychom to dělali v legálním prostředí.

Děkuji. Nyní paní místopředsedkyně Richterová a připraví se pan poslanec Brázdil. Paní místopředsedkyně, prosím. Děkuju moc. Já jsem jenom chtěla stručně, vážené kolegyně, vážení kolegové, poděkovat panu kolegovi Kaňkovskému za to, že ten pozměňovací návrh, který vlastně dává nějaký další čas na hledání řešení, a současně zdůraznit, že to, o co opravdu jde, je řetězení smluv.